Děkuji za slovo.

Takže devět měsíců tam leží, práší se na ně. Paní ministryně měla předložit vlastní návrh. My jsme jí dali, řekl bych, dostatečný prostor k tomu, aby vyjednávala se státním zastupitelstvím a dalšími institucemi, ale dosud do Poslanecké sněmovny, pokud vím, nic nedošlo. Takže proto bych byl rád, aby se konečně projednaly naše návrhy zákona o státním zastupitelství, protože jsme je předložili před dlouhou dobou a je to důležitá problematika, o kterou se řada občanů zajímá a která se týká mimo jiné předsedy vlády. Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit k pořadu schůze.

Těch návrhů padlo poměrně dost, takže budeme nyní hlasovat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Bartoše, který navrhl zařazení nového bodu Informace předsedy vlády České republiky o pozici České republiky k víceletému finančnímu rámci Evropské unie. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl. O pevném zařazení tedy již nebudeme hlasovat. Dále je zde návrh pana předsedy Jurečky, abychom zařadili nový bod Opatření vlády České republiky k řešení hrozící migrační krize.

A budeme hlasovat nejprve o zařazení nového bodu Opatření vlády České republiky k řešení hrozící migrační krize.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Dále je zde návrh pana místopředsedy Okamury, abychom zařadili nový bod, který teď se omlouvám, zda jsem zachytil přesně ten název akutní nebo aktuální pomoc Řecku při zvládnutí migrační krize. Akutní pomoc Řecku při zvládnutí migrační krize. Nejprve tedy zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Výsledek hospodaření České republiky za první dva měsíce tohoto roku. Nejprve zařazení nového bodu. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 6, přihlášeno 171 poslanci, pro 72, proti 55. Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? Hlasování číslo 7, přihlášeno 170, pro 54, proti 51. Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh také nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Zdeňka Ondráčka, který navrhuje zařadit nový bod s názvem Informace vlády České republiky o vyslání českých policistů na pomoc řeckým kolegům... Původně jste navrhoval ministra vnitra a pak jste říkal na mikrofon vlády, takže vracíme se k původnímu znění Informace ministra vnitra o vyslání českých policistů na pomoc řeckým kolegům. Nejprve nový bod. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nemám zde avizovanou kontrolu hlasování.

Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti? Hlasování číslo 10, přihlášeno 172, pro 73, proti 18.